Klade se otázka, jak se budou v budoucnu vyvíjet veřejné finance, protože rostou veřejné výdaje spojené s vyšším průměrným věkem.

Celkově však veřejné finance budou střednědobě zatíženy.

No, to je otázka.

Hovoříme tady k bodu

A budeme to dělat.

Proto legislativní nouze. Vy to tady tlačíte legislativní nouzí, protože prý státu hrozí značné hospodářské škody, když vyplatíte důchodcům to, co jim patří.

Tak proto tady se snažím, celou dobu zdůvodňuji, jakým způsobem je potřeba přistoupit k důchodcům, k důchodům, jaké jsou modely, abych vyvrátil ty vaše nesmysly, že ohledně toho, co tady vy protlačujete ještě navíc v legislativní nouzi.

Tady, zde.

Znamená to, že se v této oblasti zvýší veřejné výdaje a za jinak stejných podmínek se bude muset pro starší občany buď vyčleňovat větší podíl zdrojů než dnes, například podíl důchodů na HDP se zvýší, nebo budou starší pobírat menší dávky než dnes. Druhou příčinou stárnutí populace je snížení míry porodnosti. Váš poradce Fialovy vlády Petr Janský říká, že to chcete řešit imigrací, a už to řešíte.

Vy prostě tady pořád dokola chcete okrást důchodce.